Je třeba si uvědomit, že trestní odpovědnost právnických osob byla do českého právního řádu přinesena jako něco zcela nového, něco, co dlouhodobě odporovalo tradici, řekněme, českého trestního práva postaveného na trestní odpovědnosti fyzické osoby. A předtím, než ten zákon byl přijat, byla vedena dlouhá jak odborná, tak politická debata o tom, zda vůbec takováto právní úprava v České republice má být, anebo zda mají být právnické osoby trestány spíše v rámci správního trestání a to případně má být upraveno. A já tady musím korektně říci, že tehdy, když se o tom debatovalo jak na Legislativní radě vlády, tak mezi odborníky, tak na to nebyl jednoznačný názor. Nakonec tedy úprava byla přijata, a to hlavně z politických důvodů, kdy Evropská unie po nás požadovala takovýto návrh zákona a již zahájila řízení s Českou republikou. A ten výčet trestných činů, který tu byl tak nepřímo kritizován, byl v zásadě dán tím, co Evropská unie ve svých pramenech práva označila za trestné činy, za které má být trestně odpovědna také právnická osoba. Takže korektně tady říci, že ten výčet nemá žádnou jinou logiku než že to, co po nás Evropská unie chtěla, jsme do toho zákona dali. Já bych velmi žádal jako člověk, který se účastnil mnoha odborných i politických debat nad tímto návrhem zákona, předtím, než se třeba posuneme dál k tomu, že tento zákon bude komplexně novelizován, aby bylo opravdu vyhodnoceno to, jak zákon v praxi funguje. Protože je třeba se podívat na některé jiné státy střední a východní Evropy, které také přijaly takovouto právní úpravu, a tyto státy ukazují, že ne vždycky ta právní úprava v praxi funguje. Příkladem je Maďarsko, které také přijalo podobnou právní úpravu a kde po účinnosti v prvních dvou letech byly pouze dva případy, ve kterých takováto věc byla řešena. Takže já, zdůrazňuji, nejsem odpůrcem takovéto právní úpravy. Podporuji to, aby se případně okruh trestných činů rozšířil. Ale moc prosím, abychom zde nedělali účelové novely jenom proto, abychom mediálně vypadali krásně, jak tady opravujeme špatné zákony a zpřísňujeme, moc prosím ministerstvo, aby se opravdu udělala analýza, jak současná právní úprava funguje, kde jsou případně její zádrhele. A pak nechť vláda a následně parlament rozhodne, zda ten okruh trestných činů má být rozšířen, anebo zda je dostatečný. To je důležité tady říci, protože ten návrh zákona byl ve své době veden pouze jedinou snahou odstranit rozpor mezi českou legislativou a legislativou Evropské unie. A návrh tento úkol splnil. Teď je třeba ho vyhodnotit a říci si, jak případně dál postupovat. Já samotný návrh zákona v zásadě podporuji. Nemyslím si, že je ho třeba zamítat, byť souhlasím s tím, co řekl tady pan kolega Polčák není vhodné trestní právo permanentně takto novelizovat, zvláště když ten zákon je už zde otevřen.

Protože úprava trestní odpovědnosti právnických osob, dámy a pánové, není jenom odborné téma. Je to ryze politické téma. Poprosím vás, vážení poslanci a poslankyně, abyste snížili hladinu hluku a poslouchali, co zde zaznívá. Děkuji.

Myslím si, že to je velmi důležitý fenomén před případnými dalšími úpravami. Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku. Takže v tom případě zde máme s přednostním právem paní ministryni Válkovou.

A my už to vyhodnocení teď provádíme.

Já třeba osobně jsem byla proti jejímu přijetí, ale nebyla jsem tenkrát poslancem. Jako odborník. Měla jsem takový ten tradiční konzervativní pohled. Ale časy se mění a v průběhu doby i ti konzervativnější z nás nyní vidí, že ten zákon je smysluplný, ale paradoxně tam chybí některé skutkové podstaty. A těch řešení komplexní úpravy je logicky více. I k tomu chceme udělat odborný seminář. Na druhé straně ten čas, který máme, je omezený. A vy sami jako opozice byste nás velmi brzy kritizovali, kdybychom nepředložili lepší návrh úpravy, než v současné době je a která i podle počtu těch případů, které se zatím odstíhaly, svědčí o tom, že tam zřejmě nejsou ty trestné činy, které by tam býti měly. Takže já navrhuji ten návrh zamítnout, protože na rozdíl od sněmovního tisku 45 opět tedy zdůrazňuji , kde nám ukládá evropská legislativa pod hrozbou sankcí přijmout a zařadit některé skutkové podstaty právě do tohoto speciálního trestního zákona, resp. speciální trestní normy, lichva mezi takové skutkové podstaty nepatří a ani jiné majetkové trestné činy, které tam taky nejsou a měly by tam být. Ani ty mnou zmiňované drogové delikty. Čili tady tu nutnost nemáme.

A myslím si, že právě by došlo k tomu, před čím jsem varovala já i ostatní, že bychom bez předchozí diskuse a důkladné rozpravy některé trestné činy zařadili, aniž bychom ale změnili mechanismus, systém toho posuzování, který by měl být opačný.

Ale myslím, když tam bude taxativní výčet těch, kterých se nemůžou dopustit, a ostatních trestných činů se mohou dopustit, že by to cesta mohla být.

Mám zde dvě omluvenky. Dále zde máme dvě faktické poznámky. První s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura z ODS. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. A já bych chtěl poprosit paní ministryni, abychom dostali nějaká čísla.